Děkuji. Prosím, vaše dvě minuty. Myslím si, že většina z vás tu byla, když jsem vysvětloval poměrně podrobně, jaký je kvalitativní rozdíl mezi kontrolou, kterou má v kompetenci NKÚ, a vyšetřováním, které mohou dělat orgány činné v trestním řízení ze zákona, anebo ve veřejném zájmu vyšetřovací komise. Není to jedno a totéž. Vyšetřovací komise může vyšetřovat.

Prosím. Děkuji. Já jsem jenom pouze jasně zdůraznil, že tu budou dvě skupiny kontrolorů, nebo vyšetřovatelů, jak to chcete nazvat, je úplně jedno, které se budou zabývat jedněmi prvotními primárními doklady, a možná že ve stejný čas a budou se navzájem brzdit. Potom dojde velice lehce ke ztracení takovýchto dokladů, velice lehce dojde k manipulaci.

Děkuji. V tuto chvíli nemám další přihlášky.

Nicméně si dovolím říci stanovisko za náš klub.

V tomto případě. A to z jednoho jediného důvodu. Mám za to, že poslanci dělají svoji práci a institut vyšetřovací komise má nějaký smysl. Tím nechci nikoho urazit.

Tam vidím jistý rozpor v logice.

A já bych to nechal opravdu na nich, to vyšetřování. To znamená, pokud došlo k nějakému protiprávnímu jednání, a já věřím, že ne, ale také věřím, že pokud ano, tak bude potrestáno těmi orgány činnými v trestním řízení, tak ať policie, státní zástupci, soudy konají. Ale prosím, neberme si tuto pravomoc.

Tudíž podle mého názoru to má politickou logiku, že opozice by chtěla upozornit na to, že možná došlo k nějakým nepravostem. Ale právní logiku prosím, právní logiku to nemá, protože tady opravdu máme orgány, ty, které vyšetřují, a ty, které vyšetřovat mají, to znamená policii a já věřím v jejich nezávislost, státní zástupce věřím v jejich nezávislost, a potom věřím zejména v nezávislost soudů. Děkuji. A nyní zde mám dvě faktické poznámky. Dámy a pánové, jenom k tomu, co říkal kolega Kalousek, že NKÚ jenom kontroluje. Ale NKÚ kontroluje jak dodržování procesů, tak hospodárnost, efektivitu vynakládání prostředků státu. A v hodně případech se přece stalo, to si pamatujeme, že jeho kontrola končí tím, že podává trestní oznámení.

Z tohoto důvodu já nebudu hlasovat pro. Ale rozumím tomu, pokud NKÚ bude mít nějaký výsledek a řekne, že tam je nějaké pochybení systémové, jakékoli tomu rozumím, že potom je to práce pro poslance, aby navrhli úpravu nějakých pravidel a tak dále. Děkuji.

Vás to nezajímá? Nás ano. Už jenom proto, abychom byli příště lépe připraveni. Protože tentokrát jsme opravdu připraveni nebyli.

Děkuji.

Chci připomenout slova pana ministra Hamáčka v počátku celé krize, kdy říkal právě na mnohé výtky, jak překotně se tedy za vysoké částky nakupovalo, ať klidně někdo, až tohle skončí, zřídí komisi, ať to posoudí, ať se tady pak vyšetřuje. Neříkám to určitě přesně. Parafrázuji. Ale velmi dobře si tady tato slova pamatuji, že skutečně zaznívala. Teď, když skončil nouzový stav, když jsme za tím nejhorším, tak najednou vyšetřovací komise je k ničemu, nic nikdy nevyšetřila.

To tady teď zaznívá, když ještě smíchám do toho i vystoupení pana poslance Luzara. Jak typické, chtělo by se dodat.